A aby ta debata nebyla tak jednostranná vůči vládním stranám, že tady kritizuji pouze sociální demokraty, tak kolegové z KDU, ti se té debatě vyhýbají, jako strana určitě.

Také nic. Tak když říkám, že nepředložila nic sociální demokracie, tak rovnou říkám, že nic nepředložila ani další vládní strana, hnutí ANO, a ani třetí vládní strana, KDUČSL, ať jsme spravedliví. A je pravda, když jsme tady debatovali o důchodech pro horníky, tak vlastně napříč politickým spektrem tady znělo: řešme i ostatní rizikové skupiny. A shoda byla na tom, že existují i další rizikové skupiny a že to jsou skupiny našich občanů, kteří by si také zasloužili dřívější odchod do penze. A tak jsme si to tady všichni řekli, ano, to je pravda, tentokrát jsme to nestihli, ale do příště to připravíme. A výsledek, milé kolegyně a milí kolegové říkala to tady paní poslankyně Maxová zase nic. Zapomněli jste na svá slova, paní ministryně? Mám najít stenozáznam, když jsme projednávali hornické důchody, kolik slibů tady zaznělo z vládních lavic, a porovnat to s dnešní realitou? Zase nic. Pak se nám nedivte, že nám připadá poměrně legrační, když tady zase dáváte nové sliby a říkáte: to by chtělo vymyslet smysluplnou důchodovou reformu. Tak ji předložte.

Určitě souhlasím s tím, že je velmi dobré debatovat se zaměstnavateli.

Já znám řadu malých podnikatelů, malých společností s ručením omezeným, malých živnostníků, kteří platí svým zaměstnancům příspěvek do třetího pilíře. A myslím zase, že bychom mohli dostat čísla z MPSV, kolik takových subjektů je, jaká je průměrná úložka, kterou platí zaměstnavatelé měsíčně, třeba podle velikosti podniku, když vezmu drobné, malé, střední a velké podnikatele. To je přece zásadní podklad do té debaty, jak zapojit...

A ten problém poklesu účastníků třetího pilíře je přece vážný. Čtvrtý rok po sobě, pane zpravodaji? Mám pocit, čtvrtý rok po sobě. Já opakovaně říkám, my jsme na to připraveni, v našem programu budou naše recepty.

A když se tady bavíme o odvodech, a mluvil o tom pan zpravodaj. Správnou cestou ke zvýšení platů je snížení odvodů. Snížení odvodů. Snižme odvody, vytvořme zaměstnavatelům prostor pro zvýšení mezd na úkor těch odvodů.

Tak jednoduché to prostě není.

Myslím tím sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. A to číslo, to procento je příliš vysoké. A to je jeden z faktorů, proč nerostou čisté mzdy, protože pro občany je důležitá čistá mzda.

Jsou případy, kdy zkrachovaly státní systémy, jsou případy, kdy zkrachovaly privátní fondy, a jde jenom o to, jak přísná nastavíme pravidla. Víte, že ta pravidla jsou poměrně přísná. Vznikl nějaký reálný problém? Žádný reálný problém tam nevznikl, tak se tím nestrašme, že ten problém existuje. Neexistuje. Pravidla, která jsou nastavena, jsou poměrně přísná, přísný regulátor, žádný ekonomický problém nevznikl, na rozdíl od jiných finančních institucí. Zažívali jsme problémy některých bank, zažívali jsme problémy některých kampeliček, možná i některých pojišťoven. U penzijního fondu žádného zatím naštěstí žádný problém nebyl a díky těm pravidlům, která tady máme, žádný problém ani nehrozí. A už o tom mluvila paní poslankyně Chalánková, není pravda, že jsme neprovedli nic, případně pouze druhý pilíř. Ono se to jmenovalo malá penzijní reforma, ale ona zas nebyla tak úplně malá dopadem a významem. Vzpomeňte si, tam se řešily různé věci, nejenom věk odchodu do důchodu, ale taky se řešila vlastně ta solidárnost, zásluhovost. Je to zase jedna z věcí, která v našem důchodovém systému je poměrně na extrémní úrovni, ta nízká zásluhovost. Nikdo.

Víte, že my dlouhodobě navrhujeme, aby třeba 1 % z důchodového pojištění mohli plátci posílat přímo na penzi svých rodičů. To posiluje rodinnou vazbu a posiluje rodinnou politiku. Přitom v tom systému ty peníze zůstanou a je to odměna těm, kteří vychovávají více dětí, že mají možnost mít i tento příplatek. A pokud ty děti vedli ke vzdělání, tak je zase předpoklad, že mají vyšší příjmy, tudíž i to 1 % bude vyšší částka a může to podporovat soudržnost rodiny a mnohé další nástroje. To je trochu málo na důchodovou reformu.